Jinak mohu konstatovat, že vláda na pomoc občanům celkově už dala peníze ve výši zhruba 100 miliard korun.

Mimochodem jsme také udělali řadu opatření, která pomáhají sociálně slabým. Pracujeme teď na zjednodušení jeho vyplácení. Zajišťujeme to, aby byl dostatek plynu, ropy a dalších věcí a děláme pro občany v tomto směru opravdu hodně.

Zmínil jsem tady valorizaci důchodů, že budou zvýšeny třikrát.

Schválili jsme nedávno balíček rodinné pomoci, který je zaměřen právě na rodiny, kterých se dotýká skokový nárůst cen a inflace. Zaměřili jsme se na rodiny s dětmi, které jsou nejvíce postiženy. Jednorázový příspěvek na každé dítě do 18 let ve výši 5 000 korun už vláda připravuje a budou to lidé dostávat v průběhu srpna. Připravili jsme legislativní změny na podporu zkrácených a flexibilních úvazků, větší podporu dětských skupin, aby rodiče mohli lépe sladit práci s péčí o dítě. Vyčlenili jsme na to 2 až 3 miliardy korun, může to být i víc, pokud o to bude zájem. Zvýšili jsme příspěvek na bydlení. Navýšili jsme životní a existenční minimum o 10 % od dubna. Snižujeme ceny pohonných hmot. Zrušíme povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot, které ji prodražují. To se taky projevuje. Pomáháme i malým a středním podnikatelům rozšířením programu Záruka. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Děkuji za slovo.

Tolik všechno ode mě. Děkuji. Ano. Prosím, pane premiére. Já právě, pane poslanče, s lidmi mluvím a vím, co potřebují.

Já je mohu uklidnit, že budou, protože naše vláda udělala všechny potřebné kroky pro to, abychom zajistili dostatek plynu, abychom se postarali o to, aby do České republiky dál proudila ropa, i kdyby došlo k zastavení ruských dodávek. A já tedy, pane poslanče, nevím, ale když pomáháme těm, kteří jsou opravdu zranitelní a mohou se dostat do problémů, tak je to přece správná cesta. Já bych nezpochybňoval to, že jsme pomohli seniorům a výrazným způsobem se jim zvýší penze tak, aby si poradili s cenami energií. Oni už si nemají, jak vydělat a jak si pomoci. To je přece správná cesta, že pomáháme těm, kteří se dostávají do existenčních potíží. Je přece správná cesta, že pomáháme těm, kteří mají děti.

Prosím o dodržování času. Musím měřit všem stejně. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já bych se vás tady chtěl zeptat na několik věcí ohledně energií. Nicméně vzhledem k tomu, že více jak polostátní organizace ČEZ, ve které máte jako stát 70% podíl, tady vyrábí elektřinu a poté ji prodává na burzu, naprosto nesmyslně. A řekněme na rovinu, nyní je cena energie včetně distribuce 10 korun za kilowatthodinu pro nové odběratele. Myslím si, že bude poměrně výrazné probuzení pro spotřebitele, až jim přijdou nové zálohy. Dále jsem se chtěl zeptat, jaký je důvod zdražení pohonných hmot mezi týdny minulým týdnem a dnešním zhruba o korunu padesát.

Ale vy tady tvrdíte, co všechno děláte pro občany České republiky, ale bohužel občané to nijak neregistrují. Takže mým dotazem je, zda se tedy budete chovat podobně jako maďarský premiér, který tedy pro občany Maďarska dělá to, co dělá, anebo jestli se budete stále servilně chovat probruselsky, proamericky nebo nějak jinak a na občany České republiky budete naprosto kašlat.

Je to i problém pro Českou republiku. Jedna rovina jsou samozřejmě ceny, které lze do jisté míry ovlivnit, velmi obtížně krátkodobě, ale střednědobě určitě, které ale lze ovlivnit jenom v tom rozsahu, ve kterém na to mají vliv národní vlády a kde vlastně, když o tom mluvíme, musíme opravdu dobře rozumět tomu, jak cena energie vzniká a jak vzniká u jednotlivých druhů energií.